Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedající. Projednávali jsme na hospodářském výboru za mojí účastí pozměňovací návrhy a nakonec Ministerstvo dopravy doporučilo přijetí této normy bez pozměňovacích návrhů. Máme k tomu čtyři důvody. Jedná se o skutečně transpozici evropské směrnice.

A jedná se hlavně o řešení přestupků, které může spáchat český občan na území jiného státu. Myslím si, že tyto důvody jsou víc než řešit odtahy.

Bavíme se od odtahů přes bodový systém až po lhůty rejstříku dopravních přestupků a přezkoumání soudem. Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.